Já bych rád požádal o podporu tohoto opatření, protože bez toho, aniž bychom byli schopni zvýšit platy lidem, kteří pracují ve zdravotnictví, nebudeme schopni zajistit dostatek kvalifikovaných lékařů, kvalifikovaných zdravotních sester, aby mohli zajišťovat kvalitní zdravotní péči pro naše občany. Dvě důležitá platová rozhodnutí. Já jsem přesvědčen o tom, že vláda tím vydává i určitý signál do privátního sektoru, a to je poslední věc, kterou bych chtěl zmínit.

My jsme přestali dohánět západní země z hlediska ekonomiky, přestali jsme je dohánět z hlediska životní úrovně. Jeden z důvodů je fakt, že nerostly mzdy. Vláda zvýšením tarifních platů vydává signál i do zbytku ekonomiky, vydáváme ho také tím, že zvyšujeme minimální mzdu, a vydáváme signál, že zaměstnanci si zaslouží, aby se platy zvedaly. Zaslouží si, aby se platy zvedaly. Ty zisky, které díky hospodářskému růstu firmy mají, tak by se o ně měly podělit také se svými zaměstnanci. Je to samozřejmě věc, kterou vláda nemůže rozhodovat. Je to otázka vyjednávání. Je to otázka kolektivního vyjednávání odborů, působení zaměstnanců. Ale já jsem přesvědčený o tom, že platy by i v privátní sféře měly v příštím období růst.

Pardon, pane poslanče. Děkuji, pane předsedo. Zároveň mi úvodem dovolte, pane premiére, takovou malou noticku. Já jsem většinou obviňován z toho, že mám nachystané interpelace na pana premiéra, abychom využívali času.

Já tedy změním téma a předpokládám, že jako premiér na něj budete umět zareagovat. V České republice roste ekonomika a klesá nezaměstnanost, ale zároveň roste počet sociálně vyloučených lokalit. Zvyšují se rizika bezpečnosti v této lokalitě. Zvyšují se sociální rizika. Mě by zajímalo, jaká témata a jaké závěry jste na této schůzce se zástupci samospráv projednal. Změna tématu interpelace.

Otázka sociálně vyloučených lokalit je opravdu vážná. Je to samozřejmě zase paradoxní, protože podle studie, která byla zveřejněna nedávno a která zahrnuje několik uplynulých let, vzrostl počet sociálně vyloučených lokalit. Víte, že na Úřadu vlády funguje Agentura pro sociální začleňování. O této agentuře se mluvilo zejména v okamžiku, kdy došlo k výměně jejího vedení. Tehdy to nebyla jednoduchá situace. Já jsem se osobně účastnil jednání a mým zájmem bylo, aby se agentura nerozpadla, aby tam pokud možno zůstali schopní zaměstnanci, a jsem velmi rád, že nový ředitel agentury, který byl vybrán v rámci výběrového řízení, je člověk, který je schopen zajistit, že agentura teď připraví využití poměrně velkého množství peněz z Evropské unie, které můžeme využít pro stabilizaci situace v sociálně vyloučených lokalitách. Pro integrované projekty, které koordinuje Agentura pro sociální začleňování, bude k dispozici zhruba 10 mld. korun v příštích letech. Je to šance získat zdroje na projekty právě v těchto lokalitách. Já jsem strašně rád. Já jsem se schválně chtěl sejít se starosty měst a obcí, abych od nich slyšel, jak vnímají činnost Agentury pro sociální začleňování, jak vnímají aktivity vlády, kde vidí problémy.

Zdá se mi z té debaty, že agentura přestává být problém jako instituce a že se teď všichni soustředí na to, aby skutečně došlo ke koordinování aktivit a bylo možné efektivně využít projekty, které je možné v příštím období realizovat. Druhý závěr, který mám, je, že velký problém je sociální bydlení a bydlení jako takové.

To znamená, že podnikavci využívají nízké ceny bytů v sociálně vyloučených lokalitách, místo ubytoven si pořídí skupinu bytů, pronajímají tyto byty za částky, které neodpovídají obvyklému nájemnému. Čili tady potřebujeme ještě legislativu doplnit a potřebujeme, abychom měli cenovou mapu, která zajistí stropy pro poskytované sociální dávky na bydlení. Máme tady stále problém v bydlení, přesouvá se nám postupně z ubytoven do bytů. Ubytovny jsme zregulovali, byty jsou problém. Další zpětnou vazbu, kterou mám, je, že zafungovalo to opatření vlády, které realizovalo Ministerstvo životního prostředí, a to je omezení výkupu kovů ve sběrnách. Vedlo to k výraznému snížení kriminality, která v minulosti právě s tímto fenoménem byla spojená. I toto opatření zafungovalo. Ukázalo se, že to bylo dobře, že jsme omezili a vlastně znemožnili hotovostní platby v této oblasti. Pomohlo to. Určitě to, co funguje velmi dobře, jsou různé programy preventistů v těchto lokalitách program domovníků, opět velmi dobrá věc. Ministerstvo práce a sociálních věcí je schopno poskytovat finanční prostředky i do této oblasti v rámci programu aktivní politiky zaměstnanosti. Ještě k aktivní politice zaměstnanosti.

To znamená, že je možné tyto lidi zaměstnávat nejenom rok, ale třeba dva roky. To je důležitá věc. Volají starostové obcí, které mají sociálně vyloučené lokality, po obnovení institutu veřejné služby. Další poznatek. Vím, že legislativa teď leží v Poslanecké sněmovně.

Ukazuje se, že pro část lidí je to aktivizační nástroj, který je skutečně může aktivizovat. Nesedí doma, nepobírají jenom dávky, ale účastní se veřejně prospěšných prací, ale nemůže to být veřejná služba, která byla šita za ministra Drábka, ale musí to být veřejná služba, která lidi bude motivovat. Budou tam mít šanci si něco přivydělat v rámci této veřejné služby k dávkám, které by jinak dostávali bez toho, aniž by měli pracovní aktivitu. Děkuji. Pan poslanec si nepřeje doplňující dotaz.